První pozměňovací návrh se týká ne přímo těch eseróček, ale týká se těch, na které kompenzační bonus zatím nedopadá, a to jsou ti, kteří pracují, mají zaměstnání, mají pracovní poměr jako svoji hlavní činnost a OSVČ jako činnost vedlejší.

Proto si dovoluji opět podat pozměňovací návrh, který právě míří na tyto osoby, tyto občany. Domnívám se, že je to nápad dobrý.

Mohou se totiž tím, že nezapadají do tohoto kompenzačního bonusu, dostat do vážných finančních problémů, jelikož jejich příjem se výrazně sníží pouze na příjem ze zaměstnání, který bývá dost často nižší v těchto případech. Anebo pokud by to bylo možné, že třeba vláda po nějaké době ještě zváží takovýto návrh a předloží ho ve Sněmovně.

A nyní tedy pozměňovací návrh, který se týká právě těch společností s ručením omezeným.

A v následujících ustanoveních zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje. V definici jsou obsaženy pouze příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Sami předkladatelé, tedy Ministerstvo financí, poté v důvodové zprávě připouští, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech.